Pan předseda Stanjura a jeho faktická poznámka. Prosím, máte slovo.

Mluvíte věcně správně, ale v úplně blbém bodě. Říkali to i vaši kolegové.

S tím souhlasíme.

Prosím, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, vážení páni ministři, paní ministryni žádnou nevidím, dámy a pánové.

Zaprvé mi řekněte, které jsou ty soupisy papírů, které musí chudák zaměstnanec předkládat do insolvence a které mu musí zpracovávat zaměstnavatel. Plat.

Jediné, co musíte sdělit, je jeho plat. Svoje dluhy si musí spočítat sám. A zase v těch pozměňovacích návrzích je obsaženo, že je nebude muset počítat. Právě proto, že tam nebudeme mít pevné hranice. A druhá věc.

To, co nám tady líčíte, je přece čistý daňový podvod! Děkuji. Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane předsedající.

Děkuji.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Prostě ta situace, kdy jde zaměstnanec do insolvence a požádá zaměstnavatele, aby mu kvůli tomu část výplaty dával načerno, mi přijde naprosto reálná.

Takže prosím, abychom se tady navzájem neuráželi. Děkuji, pane poslanče. Žádnou další přihlášku do rozpravy nemám. Je zde zájem o závěrečná slova ze strany navrhovatele? Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, budu maximálně stručný. Děkuji moc za tu rozpravu, která proběhla, ještě jednou.

Kolik to bude stát?

Očekáváme, že přínos pro státní rozpočet může být mezi třemi až deseti miliardami korun ročně. Jenom na odvodech, jenom na tom, že budou v tom standardním ekonomickém procesu. Pokud jde o dopady na soudy, tak ty naše kalkulace vycházejí z toho, že nápad se zvýší o 30 až 40 %, což bude znamenat navýšení počtu soudců o 20 až 30 v rámci celé České republiky.

Nicméně já jsem si pro sebe udělal takový algoritmus, podle kterého bych jako soudce posuzoval takovou otázku.

Pokud bylo, druhá otázka bude znít: Je tady nějaká důvodná pochybnost, že oddlužení neprobíhalo řádným způsobem?

Pokud při tom prvním kroku zjistím, že splatil méně než 30 %, automaticky postupuji do dalšího kroku. A tady budu zkoumat, zda opravdu vynaložil veškeré úsilí, které bylo možno požadovat.

Jestli někdo právě třeba přestane pracovat, změní práci z dobře placené, odejde na špatně placenou práci, to jsou přesně ty případy, pro které by mělo být to oddlužení zrušeno.